24.

Požádám sněmovnu o klid a zároveň požádám pana ministra vnitra a místopředsedu vlády Jana Hamáčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a pana kolegu Marka Bendu, který je zpravodajem tohoto tisku, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Účelem zákona je zabránit závažným komplikacím, které jsou s touto variantou spojeny, a bez přijetí speciální právní úpravy by se přibližně 8 tisíc občanů Spojeného království Pane místopředsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiný návrh zákona, než je úprava vztahů v souvislosti s vystoupením Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, tak prosím v předsálí!

Je to otázka, kterou máme rozhodnout v prvém čtení.

Navrhovaná právní úprava je tak zaměřena na vybrané otázky spojené např. s pobytem na území České republiky, nabýváním státního občanství, přístupem na trh práce, výplatou některých dávek ze systému státní sociální podpory, uznávání odborných kvalifikací, poskytování finančních služeb, právního či daňového poradenství nebo nakládání s léčivými přípravky. S ohledem na potřebu urychleného přijetí právní úpravy si vás dovoluji jménem vlády požádat, aby Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila již v prvém čtení.